Ale můžu prostřednictvím.

A kdo to pochopil?

V zájmu zajištění základních služeb pro obyvatele by zde mohly být vybudovány i školy a nemocnice.

To jsou zápisy, které dělá protokol. Jsou tam velvyslanci u toho.

To byla hlavní témata mé cesty.

Evropa zažívá posledních pět let klidné období, zatímco Turecko situaci aktivně řeší. Poté poukázal na pro Turecko citlivé téma přesunu ambasád do Jeruzaléma atd.